Tímto rozhodnutím a hlasováním jsme oddělili a připravili kroky k oddělení státní správy od samosprávy nejenom v oblasti stavebního práva, ale já doufám, že i v jiných oblastech, kdy je společný výkon státní správy a samosprávy. Je to první krok a já tady mohu prohlásit, že se budu snažit i nadále v ostatních záležitostech, kde je splynutí státní správy a samosprávy a způsobuje problémy, aby nastalo postupné oddělování a aby opravdu samospráva plnila to, od čeho byla zřízena a co má ve vínku, to znamená, plnění výkonu samosprávné činnosti, kterou má. Mimo jiné, v tomto zákoně se podařilo dát do závaznosti bezpečnostní prvky. Tady je ta otázka, týkající se nepřítomného pana ministra kultury ohledně ochrany památek. Na tom jsme trvali také, že všechny věci, které vyplývají nebo mají souvislost s bezpečností, zdůrazňuji bezpečností, musí být závazné.

Ostatní mohou být na diskusi, ostatní mohou být na jednání a vysvětlování, ale všechny věci související s bezpečností v rámci staveb by měly být závazné. Prostě proto jsme přijali tento návrh, protože ministerstvo vyslyšelo a zezávaznilo české a československé státní normy, které zabezpečí pro občany jistější a jasnější přístup v rámci podmínek bydlení. Děkuji za pozornost. Děkuji. Vaše vystoupení vyvolalo několik přihlášek.

Děkuji, pane předsedající.

Dokázali jsme všechno, dneska nedokážeme vůbec nic.

Byla dobrá, a proto my jsme se tentokrát o ni opřeli a říkáme, je to dobře a ta československá nebo česká státní norma pro podmínky bydlení je pro nás důležitá. Děkuji. Jako další pan poslanec Holomčík, poté pan poslanec Michálek, faktické poznámky. Děkuji za slovo.

Já bych chtěl připomenout, že tohle volební období vstoupí do dějin mimo jiné tím, jak to byla dlouhá série nesplněných slibů hnutí ANO ve vztahu ke komunistům výměnou za podporu. Já bych to nekomentoval, mně to nepřísluší, je to nějaká věc nějaké elementární sebeúcty kolegyň a kolegů.

Děkuji za slovo. Tak jenom abychom si to ujasnili, že jsem to pochopil správně, přednesy svých kolegů, tak zkrátka jim bylo přislíbeno Ministerstvem pro místní rozvoj, že v rámci prováděcí vyhlášky ministerstvo vydá zmocnění, které bude v prováděcím právním předpise, který se bude odkazovat na technickou normu a bude tam závazný druh odkazu.

Já se technickým normám ve stavebnictví věnuji už docela dlouhou dobu a dosáhl jsem u Nejvyššího správního soudu, že Nejvyšší správní soud nařídil minulé vládě, aby technické normy ve stavebnictví zpřístupnila na webových stránkách, tak jak to mělo být podle tehdejšího stavebního zákona, navzdory vládě, a teď jsem se zasadil ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu o to, aby se zavedl takzvaný sponzorovaný přístup k závazným technickým normám. Takže určitě velmi rád budu diskutovat s vámi na toto téma. Děkuji.

Takže děkuji.

Děkuji. Nyní je přihlášen pan poslanec Jurečka z místa již před nějakou dobou. Prosím. Děkuji. Dobrý podvečer, vážený pane předsedající, kolegyně, kolegové, já si neodpustím jednu věc.